Další návrh je pod bodem 11, návrh AH ústavněprávního výboru, zpřesnění podmínek prolomení mlčenlivosti. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující. Děkuji.

Návrh byl přijat. Prosím o další návrh. Poslední návrh z této oblasti je návrh pod bodem AI, což je ústavněprávní výbor a zavedení principu oportunity do celého řízení před úřadem.

Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

Stanovisko ústavněprávního výboru je nedoporučující. Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím o další návrh. Další návrh, ke kterému přecházíme, je pod písmenem I pana poslance Víta Kaňkovského, který navrhuje, aby sankce pro veřejný sektor nebyly žádné. Pak následují návrhy C5 až C7, což jsou návrhy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Všechny, abych to zjednodušil, všechny veřejné subjekty sankce maximálně 10 tisíc, a pak návrhy pod písmenem G paní poslankyně Kovářové, které mají členěné malé obce 5 a 15 tisíc, obce první a druhé kategorie, 5 a 15 tisíc pokuty. Pokud by prošel některý z těch vyšších návrhů, jsou ty další návrhy nehlasovatelné. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pod písmenem I pana poslance Víta Kaňkovského, žádná sankce pro veřejný sektor. Stanovisko ústavněprávního výboru je nedoporučující. Stanovisko ministerstva? Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím o další návrh.

Stanovisko ústavněprávního výboru je nedoporučující. Stanovisko ministerstva? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím o další návrh.

Stanovisko ústavněprávního výboru je nedoporučující. Stanovisko ministerstva? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím o klid v poslaneckém klubu ANO.

Prosím o stanovisko ministerstva. Děkuji. Zahajuji hlasování číslo 125.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím o další návrh. Žádost o odhlášení.

Ta druhá již byla schválena. Jedná se o rozšíření působnosti Úřadu na ochranu osobních údajů také o právo na informace, zjednodušeně. Stanovisko ústavněprávního výboru nebylo přijato. Stanovisko ministerstva? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím o další návrh. Děkuji.

Zahajuji hlasování číslo 127.

Návrh byl zamítnut. Prosím o další návrh. Návrh K3 pana poslance Leo Luzara, který přemísťuje Úřad na ochranu osobních údajů do Ostravy, tvoří sídlem Ostravu.